Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jiří Mašek. Pane poslanče, máte slovo.

Nelze však vyloučit vznik mimořádné situace, kdy bude potřeba více, a to pomoc nás občanů.

Skupina poslanců napříč politickým spektrem připravila návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.